Já bych připomněl, že v koaličním prohlášení vlády je explicitně napsáno: Vláda vypracuje analýzu vysokoškolské legislativy a v návaznosti na to předloží návrh změn. Analýza vysokoškolské legislativy taková, aby skutečně řekla, co je potřeba ve vysokoškolském prostředí měnit, a stanovila jakousi představu, jakýsi směr toho, co se má měnit, záměr, ta provedena nebyla. A ten zbytek je vlastně konglomerát věcí, které zčásti nikoho příliš neurážely... Já se omlouvám, pane poslanče, ale prosím všechny kolegy, aby se ztišili a nediskutovali během vašeho projevu. Děkuji... Prosím opravdu všechny kolegy, aby nediskutovali, včetně ministrů.

Původní představa byla dokonce, že by zde byly desítky tisíc lidí na vysokých školách, kteří by byli vykazováni, jako že připravují strategie vysokých škol. Zaměřeno to bylo jen na to, aby si Ministerstvo školství vytvořilo větší počet zavázaných aktérů ve vysokoškolském prostředí prostřednictvím distribuce financí.

Je symptomatické, že se občas podpora této novele spojuje s tím, že současně slyšíme, že vysoké školy doufají, že Ministerstvo školství zajistí více peněz zejména pro veřejné vysoké školy.

V době, kdy byl stávající zákon přijímán, nebyla tato oblast zdaleka rozpracovaná příslušnými judikáty, neexistovala prakticky vůbec ani praxe elektronické komunikace zejména mezi školami a studenty.

Jedna z oblastí, kterých se novela dotýká, jsou akademičtí pracovníci.